Od těchto slibů uplynuly více než tři měsíce. Když jsme jednali na hospodářském výboru, dostali jsme sice formu tabulky, kde byly dány určité sliby formou holubů na střeše, protože je tam příliš mnoho neznámých. Je tam otázka optimistická varianta, pesimistická varianta, a my jsme ani nevěděli, co ta pesimistická ve skutečnosti znamená, protože ani ta nebyla realistická. A je velkým problémem, jestli se vůbec dopracujeme k tomu, abychom některou tu stavbu skutečně... překonali přípravné práce, vybrali dodavatele a skutečně reálně tu stavbu zahájili. Já si myslím, že ty dvě specifické a klíčové stavby, která jedna byla vyřazena z desítky urychleného jednání, druhá je zatím velkým otazníkem, protože jsem byl velmi překvapen včerejším vyjádřením Magistrátu Prahy včetně Středočeského kraje, že to je pro ně prioritní stavba, stavba 511, protože na hospodářském výboru zaznělo z úst jejich zástupce úplně něco jiného, což pobouřilo kolegu Laudáta, že jsem myslel, že bude na prášky. Protože to byla situace skutečně vážná, když Praha vám prohlásí, že ta stavba není její problém, že to je problém vlády a ŘSD, to je pro mě zcela tristní záležitost, když se bezprostředně týká vlastního intravilánu, resp. mírného extravilánu Prahy, protože jde o dálniční obchvat.

Jsem přesvědčen, že včerejší prohlášení to napravilo. Dokonce i nějaký rádobypokus o to blokovat průjezd kamionové tranzitní dopravy, která má být tím důvodem, který ovlivní urychlení projednávání a možná zahájení těchto prioritních staveb.

A tady mě velmi intenzivně zajímá, jak Ministerstvo dopravy připravuje v přesném harmonogramu podávání žádostí o obnovení stanoviska EIA, aby mohla pokračovat příprava těch staveb. Jakým způsobem ty stavby připravuje v časovém horizontu, zejména z důvodu toho, zda na to bude, či nebude možno čerpat finanční prostředky, které připraví stát.

Tak chápu, že v každém regionu, a správně to tady zaznělo, máme svoje další prioritní stavby. A já musím jako Západočech přiznat, že na mě působí úplně strašným dojmem situace, kdy my při vyjednávání s Dolním Bavorskem a Horní Falcí měli obrovský náskok v přípravě staveb dopravní infrastruktury, ať silniční, nebo železniční, a dneska jsme v situaci, že německá strana je na hranicích České republiky, bude otevírat nové silniční komunikace, zkapacitněné silniční komunikace, a na naše původní, kde nemáme ani obchvat Babylonu, momentálně si hrajeme na obchvat Staňkova, ale to je stavba, která má tři a půl kilometru a neřeší celou I/26, a tady bych mohl vyjmenovat další stavby, tak nám Němci přivedou kolem 17 000 vozidel denně a z toho bude skoro 10 000 kamionů. Nevím, jakým způsobem naše dopravní infrastruktura je schopna toto zvládnout, pokud nebudou řádně dokončeny všechny přípravné práce, nebudou dokončeny projekty, nebude zajištěno financování a nebude reálný čas změnit tuto dopravní infrastrukturu novou výstavbou. Jsem přesvědčen, že bez nových stop, a to je právě obsah i těch rychlostních komunikací, případně prvních tříd, určitě jsou v tom systému TENT, protože tamtudy intenzivní doprava jde, Evropa je zná, a mně strašně vadí, že toto neumíme. A podle časového harmonogramu, jak jsme viděli aspoň u těch dvou staveb, nepřipadá v úvahu těch dalších 88 pokračování úspěšné přípravy. Proto si v podrobné rozpravě potom připravím určité usnesení a požádal bych o jeho podporu. A věřím, že páni ministři, tak jak předkládají vládě, by měli ctít i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a pravidelně nám jako kontrolním orgánům předkládat informaci o tom, jak příprava staveb, vlastní realizace a zajištění financování postupuje. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.